Slyšíte dobře, nejvyšší cenu v celé Evropě! Česko je přitom jeden z největších vývozců elektřiny na světě.

Vláda Petra Fialy totiž zcela úmyslně neřeší energetickou drahotu, ačkoliv by to šlo řešit fakticky, obrazně řečeno, škrtem pera. Stačilo by přijmout zákon, který by nařídil ČEZ prodávat napřímo v České republice a za režijní ceny.